14.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce mi dovolte, abych tedy okomentoval i tento návrh.

To znamená, jedná se o čistě doprovodný zákon k tomu zákonu předešlému. Vše ostatní bylo řečeno. Já děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

Ten přijal usnesení včetně pozměňovacího návrhu a legislativně technických úprav, který můžete najít pod tiskem 764/2.

Děkuji a nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Valentu, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, zpravodajské zprávy poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě